Žádám předsedu mandátového a imunitního výboru pana poslance Stanislava Grospiče, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přednesl Ústavou předepsaný slib, který pan poslanec složí do mých rukou. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Prosím, pokračujte.

Současně prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nového poslance. Dámy a pánové, prosím, abyste povstali.